Další návrh, co tady máme, je zestátnění exekutorů.

Zdanění dividend.

Ani jeden, všem lidem se zdražují energie...

To znamená, vy jste v podstatě nenavrhli vůbec nic, co se týče zamrazení platů politiků na celé volební období. My jsme to tady navrhli, vy jste to odmítli. A my ten zákon chceme, taky ho tady máme v pořadí na celé volební období.